Jenom prosím paní poslankyně a pány poslance, aby v případě, že budou navrhovat něco, co bude vyžadovat hlasování, ať už je to vrácení, zamítnutí nebo zkrácení či prodloužení lhůty, aby vždy specifikovali, ke kterému sněmovnímu tisku se jejich návrh vztahuje, protože po skončení sloučené debaty se budeme muset opět vyrovnat s každým sněmovním tiskem zvlášť. Tolik úvodní poznámka. Do sloučené rozpravy je přihlášen pan poslanec Výborný. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, děkuji za slovo. Já bych rád uvedl sněmovní tisk č. 34, který se vztahuje ke stejné předmětné věci, a to je novela zákona o střetu zájmů. Ta věc je skutečně velmi akutní a přiznám se, že diskuse v rámci celé Poslanecké sněmovny napříč poslaneckými kluby byla zahájena v zásadě ihned po ustavení Sněmovny, protože to, co nás skutečně tlačí a proč ty věci možná na jeden pohled se zdají býti hektické, je to, že se v říjnu budou konat komunální volby a všichni, jak tady sedíme, dobře víme, že ty kandidátky se sestavují právě v těchto dnech, v těchto týdnech, a mnozí kandidáti, zvláště na těch malých obcích, ti, kteří působí ve svých funkcích jako neuvolnění, velmi zvažují, anebo přímo odmítají to, že by v komunálních volbách kandidovali.

Já myslím, že si to nikdo z nás tady nepřeje. Protože na těch právě malých obcích je ta disproporce skutečně velmi závažná.

Myslím, že ta disproporce tady skutečně je zjevná. Naším návrhem nejde o popření nějaké transparentnosti, zcela jistě ne. Jde nám spíše o to, abychom tuto disproporci, která tady vznikla a která vede k tomu, že by veřejná správa, samospráva na obcích byla ohrožena v tom smyslu, že by ti kvalitní, zkušení, kteří ve svých funkcích jsou už léta, mají zkušenost ze svých profesí, prostě odmítli kandidovat.

Já jsem velmi rád a tady musím ocenit opravdu vstřícný přístup napříč politickými kluby, že na tomto zákonu je myslím vidět, že se dokážeme shodnout a podpořit to, co je potřebné a rozumné pro naše občany a pro naše města a obce. Došlo tady k nějakému konsenzu, který, jak věřím, potom následně ve druhém a třetím čtení bude schválen a bude to ten signál pro starosty, místostarosty, členy rad na obcích, že to myslíme vážně a že nechceme tady dospět k situaci, kdy potom ve finále by celá ta věc mohla mít dopad i na státní rozpočet, protože nucená správa, kterou by bylo nuceno zavádět Ministerstvo vnitra na těch obcích, samozřejmě s sebou nese nějaké finanční náklady směrem ke státnímu rozpočtu a to myslím, že si nikdo z nás nepřeje. Já si dovolím jenom říct tvrdá data.